Prosím, pane ministře, máte slovo. Já vám děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, budu velmi stručný, protože nás ještě čeká náročný program. Senát zamítl tento návrh a já se přiznám, že jsem úplně v Senátu nepochopil proč. Protože ty dva klíčové výbory, které doporučovaly vrácení, ale s pozměňovacími návrhy, já musím říct, že řada těch pozměňovacích návrhů měla podporu Ministerstva životního prostředí.

Děkuji, že jste se mne zastal, předsedo.

Proto musím zcela fér říct, že kdyby prošly ty pozměňovací návrhy všechny tak, jak je Senát navrhoval ve výborech, nebo jak byly navrženy z výborů, tak i tak bych nemohl doporučit Poslanecké sněmovně, aby tento návrh schválila. Proto si vás dovoluji požádat, abyste znovu schválili ten původní poslanecký návrh, který, myslím že 11. dubna letošního roku, byl ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou schválen. Protože nejedná se pouze o transpozici evropské směrnice, která se týká směrnice o vodách, ale jsem přesvědčen, že tato novela v dobrém slova smyslu posouvá další věci, které se týkají odpadních vod, zjednodušuje poplatky a další prvky, které jsou v zájmu věci a tisíce konkrétních lidí. Děkuji, pane ministře. Chci se zeptat pana zpravodaje garančního výboru pana poslance Turečka nepřeje si vystoupit, děkuji.

Předstupuji před vás jako zástupce Senátu se zamítnutou novelou vodního zákona.